Promiňte, já si myslím, že vážné zákony má předkládat vláda, má na to mít politickou dohodu. Pak to tady má skutečně projít rezorty, sem to přijít a vládní koalice to prosadí, nebo neprosadí.

Dobrý večer. Já se omlouvám. Abych tu debatu trochu vyvážil.

Říkám to zcela otevřeně. Můj předřečník pan poslanec Klaus naprosto přesně popsal legislativní proces, který doposud probíhal. Já myslím, že to je legitimní si přiznat. Takže jedno čtení vlastně vynecháváme.

To za prvé. Za druhé. Nesdílím názor, že když něco špatně funguje, a na tom se asi shodujeme, tak že to vyřeším tím, že zřídím novou instituci. To je třeba si říct. Místo abychom vyzkoušeli kroky, abychom zlepšili systém rozdělování peněz, tak prostě vytvoříme instituci. To je opravdu kocourkovské řešení. Máme víru v to, že když zřídíme novou instituci, že to bude fungovat lépe. A protože to přece jenom už máme několik měsíců, a velmi často mnozí z nás mluví o tom, jak sport podporují obce, města, kraje, a to je pravda, máme nějaká čísla? A bavíme se jenom o tom státním koláči. Vůbec se nebavíme o tom, co přidávají města a obce. Je to záslužná činnost a je to dobrovolné a vědomé rozhodnutí konkrétního zastupitelstva. To samé na úrovni krajů.

To tak prostě je.

Nic k tomu nemáme k dispozici a jako lék na řešení problémů je návrh na zřízení nové instituce. Já patřím k těm, že klíčový problém je odměňování trenérů.

Máme na to podmínky? Za tři tisíce měsíčně? Já myslím, že ne. Tento návrh to neřeší a ani to řešit nemůže.

To je legitimní debata v rámci státního rozpočtu. My se věnujeme vytváření institucí.

A to mi na tom návrhu vadí. Prostě se chlácholíme, že tím, že vytvoříme novou instituci, ten problém vyřešíme. Já vám garantuji, že nevyřešíme.

Proč to vlastně máme? Co se zlepšilo za tu dobu? To už je aspoň dva roky. Co se zlepšilo? V čem je to lepší, než to bylo? Ale máme zákon, který tuto nesmyslnou povinnost ukládá všem, i těm nejmenším obcím.

To je stejný problém. Mnohá sportoviště, a i legendární, bych řekl, která všichni fanoušci sportu, mezi které já se počítám, znají roky, a stav mnohých z nich je tristní. Zeptejte se ho, v jakém stavu jsou skokanské můstky.

Ale zřídíme agenturu a příští rok určitě budeme mít plno můstků. Já tomu prostě nevěřím!

Ale přece základní otázka by měla být, než se pustíme do nějakého návrhu zákona, komu to přinese prospěch, když ten zákon přijmeme. A já odpověď na tu otázku bohužel neznám.

To je největší problém tohoto návrhu zákona.

Ten návrh se nedá napsat z poslaneckých lavic. Tak si řekněme otevřeně: kdo ve skutečnosti psal původní návrh zákona a komplexní pozměňovací návrh? To je přece jasné. To není kritika jeho osoby. Takže to stejně píšou úředníci, ale politickou odpovědnost nese Milan Hnilička, ne Ministerstvo školství, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo někdo další.